Dále ke zrušení bodu 98 návrhu zákona o silničním provozu: návrh nepřípustně rozšiřuje pravomoci příslušníků policie České republiky ve služebním stejnokroji, a to pouze na policisty.

Takové opatření se tedy může obrátit v konečném důsledku proti samotným policistům, to je tedy v případech putativní ochrany občana, a praxe, že příslušníci SKPV si zajišťují k zastavování vozidel vždy uniformy, je dlouholetá, běžná a naprosto funkční.

Dále ke změně bodu 117 návrhu zákona o silničním provozu: ke spravedlivému posouzení jednání přestupce, zejména společenské škodlivosti jeho jednání a reálných nebo možných důsledků a jeho ocenění takzvanou příslušnou sankcí, je třeba nejen akceptovat návrh vlády, ve kterém zvyšuje horní hranici pokut, ale je třeba také odstranit i hranici spodní a vytvořit tak dostatečný prostor pro správní uvážení. Stejně je třeba postupovat u sankce zákazu činnosti. I zde dochází k prodloužení doby, na kterou může být vyměřena, tak stejně je třeba odstranit i tu spodní hranici. Odstavec 9 je třeba vypustit pro jeho zjevnou nesprávnost, důsledek zranění osoby je možno zohlednit jak v délce uložené sankce zákazu činnosti, tak ve výši ukládané pokuty a není třeba, aby povinnost ukládání takové sankce byla uváděna separátně.

Stejně tak není důvodné, aby zákon limitoval posouzení jednání přestupce úřadem z pohledu uložení sankce zákazu činnosti. Cílem tohoto zákona má být zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy na silnicích, nikoliv dostatečné zdanění, tedy kasírování občanů a plnění rozpočtů jak státního, tak municipalit.

Ostatně i rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a rozsudek to tak vlastně ve svém rozhodnutí zohlednil. Bod je třeba chápat jako sankci zákazu činnosti, tedy specificky definovaným odkladem a jakousi podmínkou. Ta pochopitelně ztrácí svůj smysl, pokud je ukládána společně se sankcí zákazu činnosti. Je to tedy stejné jako v trestním řízení, kdy by byl někdo odsouzen k výkonu trestu odnětí svobody do vězení a ještě navíc dostal podmínku, což je tedy nesmysl. Takže to by bylo všechno. Je veden pod číslem sněmovního dokumentu 2490. Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Kolovratník, zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy.

Pane poslanče, prosím. Děkuji za slovo.

A měl pravdu. Když vidím jenom ten rozsah naší debaty, byť zkrácen na počet pozměňovacích návrhů, uznávám, že je dobré si na tohle ten čas udělat.

Ty, na kterých nebyl úplný souhlas, se nám povedlo dopracovat, v systému je mám vložené. Nebudu je už tady dlouze číst, protože se k nim pak pouze přihlásím v podrobné rozpravě. Jenom velmi krátce řeknu nad rámec tady uvedeného, té spolupráce s hospodářským výborem, že jsem se nakonec rozhodl přece jen připravit ještě tři další pozměňovací návrhy. Já jsem se na to ptal nebo jsem to zmínil na hospodářském výboru. Konkrétně je to jízda v protisměru na dálnici, jízda na červenou, vjezd na železniční přejezd anebo zákaz předjíždění, tedy typicky plná nebo dvojitá plná čára.

Uvidíme, jaký bude postoj, co si k tomu řekneme na HV.

Pak jsem připravil ještě tři takové řekněme možné drobné úpravy nebo vylepšení po diskusi jak se soudními znalci, kteří se věnují následkům nehod, tak i s lidmi z bezpečnosti silničního provozu, z VIZE 0.

V druhém se pokouším já se tady inspiruji Slovenskem exaktně definovat minimální podélnou vzdálenost.

Taky uvidíme, co si k tomu pak řekneme v odborné debatě na hospodářském výboru. To je vlastně vše. Ještě třetí, ale s tím už nebudu zdržovat, pouze se přihlásím v podrobné rozpravě.

Reagoval bych na paní Ožanovou.

Nevím, jaké má paní poslankyně Ožanová zkušenosti jako cyklista.

Samozřejmě zezadu auto nevidíte, takže tam to záleží všechno jenom na tom řidiči. Neuvědomuji si, že by byly nějaké situace v lese.

Domnívám se, že o této věci něco vím, a proto jsem si dovolila dát své pozměňovací návrhy. Ještě se někdo hlásí do obecné rozpravy? Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.